Takže proto vlastně je novela stávajícího zákona, který stále tak bude v platnosti.

Součástí návrhu je také změna zákona o správních poplatcích, který je nutné upravit tak, aby byly odlišeny správní poplatky vybírané podle právní úpravy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a správní poplatky vybírané v závislosti s nařízením o zdravotnických prostředcích a novým zákonem o zdravotnických prostředcích.

Reagujeme tak i na různé takzvané šmejdy, to znamená zdravotnické prostředky, které se tváří, že jsou zdravotnickými prostředky, ale ve skutečnosti žádný zdravotní efekt nemají.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

Začal bych tedy tím posledním bodem.

Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Nenavrhuje. Budeme tedy hlasovat o garančním výboru výboru pro zdravotnictví. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Není zde návrh na další výbor, aby se zabýval tímto tiskem. Nenavrhuje. Nezazněl žádný návrh na úpravu lhůty. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji, končím projednání tohoto bodu. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nemůžeme se zabývat dalším bodem číslo 67. Paní ministryně spravedlnosti je omluvena, vláda nepověřila jiného člena vlády, aby ji zde zastoupil. Konstatuji, že tento bod, tento tisk se posouvá na konec bloku prvých čtení. Tím jsme vyčerpali vládní návrhy.